Prosím tedy o podporu tohoto návrhu a zařazení tohoto bodu jako první bod dnešního jednání. Děkuji.

A myslím si, že by si to takovýto návrh zasloužil.

A protože to je, řekla bych, nebo pevně věřím a předpokládám, pro většinu demokratů tady ve Sněmovně určitě významná událost a významný den, pojďme si jej připomenout a pojďme ještě tady v tomto volebním období tuto velmi nekonfliktní novelu schválit, poslat do Senátu. Myslím, že nám to skutečně nemusí zabrat víc než těch deset minut času. Navrhuji tedy, abychom ji zařadili pevně, a to buď hned po všech senátních vratkách, což by tedy záleželo na tom, kdy budou projednány, ale předpokládejme, že dnes to určitě nebude, spíše se tak dá říci asi v pátek, anebo pevně zařadit jako druhý bod v tomto týdnu v pátek na páteční jednání. Jsou tady dva návrhy. Já vás ještě jednou moc prosím o podporu tohoto návrhu, který je předložen poslanci napříč několika poslaneckými kluby a který si myslím, že by nás opravdu neměl nějak významně zdržet. Děkuji za pozornost.

Já bych prosil o zařazení volebního bodu.

Děkuji.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, abychom do programu dnešní schůze zařadili, případně upravili dva základní body, které reagují na upozornění Evropské komise, které obdržela Česká republika, na základě kterého hrozí České republice, že budou pozastaveny dotace ve výši 180 miliard korun pro Českou republiku.

Jedná se přitom o záležitosti, které se týkají zjištění Evropské komise a auditu ohledně střetu zájmů. Tato Poslanecká sněmovna projednávala záležitost střetu zájmů v bodě, který máme zařazen na programu jednání jako 171. Každému je zjevné, že pokud nezařadíme tento bod na pevný čas, tak se nikdy nedostaneme k jeho projednání. Ten bod zní Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů. Tento návrh byl přerušen na jednom z minulých jednání Poslanecké sněmovny a do dnešního dne jsme se k té záležitosti nevrátili, ačkoliv auditní zpráva už je nepochybně finální a myslím si, že bychom měli obdržet od vlády informace o tom, jak to bude s unijními penězi, pokud nebude vyřešen střet zájmů, a jaká konkrétní opatření hodlá vláda učinit k tomu, aby předešla střetu zájmů, zejména pokud jde o předsedu vlády. Takže navrhuji, aby se bod 171, Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů, zařadil na čtvrtek po písemných interpelacích. Tam nám chybí nějakých deset hlasování, abychom ten zákon prošli ve třetím čtení.

My tady čelíme naprosto bezpochyby největšímu a stále rostoucímu střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše, ať už jde o dotace, které narostly na trojnásobek oproti hodnotě, která byla před volbami, ať už jde o investiční pobídky, jako bylo těch známých sto milionů na toasty, ať už jde o zdravotnictví, kde dochází k tomu, že stále více aktiv přebírá soukromý zdravotnický fond, který je opět vlastněn předsedou vlády Andrejem Babišem, že tam je vyváděna diagnostika z nemocnic, že tam jsou přesouvána různá centra léčby a tak dále, ať už jde o média, kde předseda vlády ovládá skrze svůj holding Agrofert 30 % novinového trhu a dosazuje vlastní lidi do České televize, do Rady Českého rozhlasu, nebo potravinářství, ve kterém spousta škol musela měnit dodavatele, aby měly toho správného dodavatele uzenin, pekařských výrobků a masa, ať už jde o životní prostředí, kde bylo změněno obsazení vedení České inspekce životního prostředí a v důsledku toho Česká inspekce životního prostředí selhala například při vyšetřování kauzy Bečva, nezajistila vzorky, které jsou potřebné k vyšetření té kauzy , ať už jde o justici, ve které byl naprosto patrný nátlak na Pavla Zemana, k obměnění klíčové funkce nejvyššího státního zástupce, který vede soustavu státních zastupitelství, pod kterou je vyšetřování kauzy předsedy vlády, nebo ať už jde o celou strukturu podnikání, spoustu různých podnikatelských struktur, které jsme měli možnost si přečíst v tom slavném deníčku.